Jsou tady ještě dvě přihlášky.

A bylo to co jiného než politické rozhodnutí? Je to zcela racionální rozhodnutí a je to rozhodnutí politické. Je to rozhodnutí, které není upraveno v jednacím řádu, a je tady právě proto prostor, aby se takto ustanovilo vedení Poslanecké sněmovny. Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Pastuchová. Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, se vší úctou k paní kolegyni poslankyni, vaším prostřednictvím, Janě Černochové, které si opravdu vážím a znám ji hodně dlouho.

Faktická poznámka, pan předseda Stanjura.

Děkuji za slovo.

Nic jsem nečetl, fakticky jsem tehdy debatoval, myslím, že k daňovému balíčku, a reagoval jsem tady na výkřiky z vládních lavic: To je hrozné, on už zase jde.

Ten spor je právní.

Faktické poznámky.

Děkuji, pane předsedající.

Proto bych se rád zeptal pana ministra Havlíčka, prostřednictvím pana předsedajícího, zdali podal demisi na všechny, minimálně tři funkce ve vládě, které má, zdali ta demise byla přijata.

To stanovisko je v tomto zcela jednoznačné.

Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Peštová, připraví se paní poslankyně Ožanová. Jak již jsem řekla, jsem nováčkem a dneska jsem si to tady odseděla. Byla jsem tady celou dobu. Takže prostřednictvím pana předsedajícího, na pana Stanjuru. Kdybyste si to odseděl stejně, jak jsem si to odseděla já, tak byste slyšel, že tento názor není jediný, tohoto odboru. A byly zde citované i další názory ústavních právníků. Kdybyste zde byl, prostřednictvím pana předsedajícího, tak byste slyšel, že co právník, to dva tři názory, takže ve své podstatě jediným vykladačem zákona je soud. Jestliže chceme vědět, zda je to protiústavní, nebo respektive protizákonné, či není, tak musíme podat žalobu, abychom se toto dozvěděli.

Děkuji. Opět dobrý den, dámy a pánové.

Chtěla bych říct, že pokud byste tu byli, tak byste zjistili, že část poslanců hnutí ANO se výhradně vyjadřovala k různým aspektům možnosti volby. Děkuji. Děkuji moc. Já jenom k panu poslanci Stanjurovi, prostřednictvím vašeho předsednictví, pane ještě předsedo Vondráčku.